Jako třetí a poslední pozměňovací návrh v tuto chvíli navrhneme zrušit vámi navrhované nesmyslně vysoké kvorum určující minimální účast voličů pro platnost konaného referenda. Vycházíme ze zcela jasné premise, že ten, kdo nejde k volbám, tak volí taky. Nehlasováním říká, že dává mandát rozhodnout těm, kdo k volbám jdou.

A přesto volba platí, i kdyby k volbám přišel jen jeden volič. Není tedy jediný logický důvod ukládat kvorum účasti u referenda kromě takového důvodu, že vláda ve skutečnosti žádné platné referendum nechce připustit. Samozřejmě je potřeba také uzákonit, aby byl výsledek referenda závazný jak pro vládu, tak i pro Parlament, tzn. aby ve smyslu výsledku referenda musely závazně přijmout zákon, což ve vládním návrhu referenda samozřejmě logicky chybí, protože vláda ve skutečnosti žádné referendum, žádné funkční referendum, kde by občané mohli mít poslední slovo, nechce. Takže jak už jsem říkal, ten vládní návrh je skutečně jen parodie na referendum a na demokracii a je to jenom ukázka arogance a pokrytectví této vlády, což snad už není ani absolutně neuvěřitelné, protože to tady říkám pořád, je to opravdu absolutně neuvěřitelné, silnější slovo mě nenapadá. A navíc tu máme precedens, opět v referendu, o vstupu do Evropské unie, které u nás proběhlo před deseti lety. Když se podíváme na tehdejší zákon o tomto referendu, tak s překvapením zjistíme, že ani tady nebylo stanoveno žádné kvorum pro jeho platnost. To znamená, i tento fakt jenom dokládá neuvěřitelné pokrytectví vládního návrhu. Samozřejmě za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, říkám, že jsme rádi za jakýkoli posun k přímé demokracii, takže návrh zákona o referendu podpoříme i v této okleštěné formě, ale samozřejmě budeme nadále ze všech sil bojovat za změny v tomto zákoně, tzn. za změny ke skutečné demokracii v České republice. Závěrem bych rád poděkoval panu prezidentovi, který tady před několika okamžiky vystoupil, za velice odvážnou podporu přímé demokracie a zavádění přímé demokracie švýcarského stylu, tedy toho, o co se již téměř deset let snažím v České republice, a myslím, že je to velmi důležitý historický okamžik v České republice, že na půdě Poslanecké sněmovny poprvé prezident vyjádřil zcela otevřeně, zcela otevřeně, veřejnou podporu zavádění přímé demokracie po švýcarském vzoru, tzn. po vzoru jedné z nejvyspělejších zemí na světě. To si myslím, že je okamžik, který bychom si měli všichni zapamatovat. Vy se tomu bráníte, vaše vláda i ODS a TOP 09, ale stejně postupně tady ta přímá demokracie bude, lidé už toho mají dost, tohoto systému, kdy si politici dělají, co chtějí, proti vůli občanů, a stejně si lidé postupně, byť po malých krůčkách, tu skutečnou demokracii vymůžou. Co se týče vystoupení pana prezidenta, rád bych ještě zareagoval na jednu jeho myšlenku, a to že podpořil zákon o přímé volbě starostů a hejtmanů. A jenom bych připomněl, že tento zákon naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, mými ústy, já jsem byl předkladatelem toho zákona, tady už v Poslanecké sněmovně navrhlo a opět vloni touto dobou, tuším, že to bylo loni v únoru, jste ho tady zamítli.

A jenom připomínám, že to, co tady prosazuji já a naše hnutí SPD, a jak se ukázalo, tak i dneska pan prezident republiky, tak my jsme de facto poslední zemí ve střední Evropě, která nemá přímou volbu starostů či hejtmanů.

Ale poté, co znám pana Dienstbiera a jeho názory a pana premiéra Sobotku, tak nemůžu doufat v to, že by se ty vládní návrhy nějak zásadně měly posunout. Musí rozhodnout až voliči v dalších volbách a doufám, že rozhodnou tak, aby vyhrály strany, které mají v programu přímou demokracii, ať je to jakákoli strana. Děkuji za pozornost. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger a připraví se pan poslanec Plíšek s vystoupením. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní poslankyně a páni poslanci, páni ministři. Já se omlouvám, že v tomto velmi vážném tématu vystoupím jenom s krátkou faktickou poznámkou, ale domnívám se, že to téma je tak vážné, že se jím několik set let už zabývají lidé, kteří se zabývali státovědou a teorií demokracie, je to téma, které opravdu si zasluhuje rozpravu, která bude mít nějakou úroveň odpovídající té ústavní úrovni, na které jednáme. A musím konstatovat, že byť s trošku nevážným tónem, tak jak tady vystoupil pan předseda Kalousek s konstatováním toho, jak viděl pan prezident celou věc dříve a jak ji vidí nyní, že to nemohl být lepší úvod k tomu, co tady zaznělo od mého předřečníka. Já bych skončil trošku pozitivně, tak chci jenom ocenit to, jak tento zákon byl tady prezentován jak panem předkladatelem, tak panem zpravodajem, s velmi kvalitní analýzou historie a aktuálních jevů, které se okolo referenda objevují. Snad bych jenom k tomu dodal jistý apel na další diskuse, že bychom se měli obracet, nebo více slyšet i rozbory, které vycházejí z teoretiků ústavních a právníků, kteří se tímto tématem zabývají profesionálně, protože je to opravdu naprosto základní a velmi složité. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Plíšek, připraví se pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče. Přeji pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych za klub TOP 09 také tlumočil stanovisko. My s tímto návrhem ústavního zákona nesouhlasíme, a to ne z důvodu, že bychom nechtěli naplnit Ústavu. Ústava předpokládá, že ústavní zákon stanoví, kdy lid vykonává moc přímo, ale neříká, že to musí být na základě zákona o obecném referendu. Může to být i na základě jednorázového ústavního zákona. Takže chci tady odmítnout to tvrzení, že teprve tento návrh naplňuje Ústavu.